Další interpelací je interpelace paní poslankyně Markéty Adamové na ministra vnitra Milana Chovance ve věci policejního zásahu na Evropské ulici, tisk 815. Pan ministr je omluven. Otevírám rozpravu. Prosím, paní poslankyně. Dobré dopoledne, dámy a pánové. Děkuji. Toto je procedurální návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh byl přijat a interpelace byla přerušena.